Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova.

Za vládu si dovolím vám všem poděkovat za to, že podpoříte prodloužení nouzového stavu. Mám na tom jako ministr školství svůj profesní zájem, protože čím dříve dokážeme ta čísla zkrotit, tím dříve se budou moci mimo jiné vrátit naše děti do škol. Takže díky vám všem. Pokud tam jsou některé věci, které nebudou prohlasovány, neznamená to, že je neděláme.

Tak tady říkám, děláme to od jara a budeme v tom pokračovat bez ohledu na to, jestli to usnesení je schváleno, nebo není schváleno, nebo jestli nám objevuje Ameriku a říká, posilte spolupráci, kterou od března děláme.

Takto bych mohl pokračovat i dál. Tedy ta závěrečná věta je: I když něco není z vašich doprovodných usnesení prohlasováno v oblasti školství, tak bych byl nerad, kdybyste to interpretovali jako neochotu Ministerstva školství, protože znovu říkám, a jsem připraven se o tom bavit, případně vám to i dokladovat, my ty věci děláme. Samozřejmě se nebráním dalším podnětům a nápadům, které v dalších dnech a týdnech nejenom že budou přicházet, ale my je potřebujeme. Děkuji. Paní zpravodajka?

Co se týče té závěrečné řeči, tak jenom velice stručně. To potom představím při návrhu procedury.

Děkuji. Jenom zrekapituluji, protože se během diskuse vyměnilo několik řídících.